Děkuji a prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Petra Bendla, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, pane místopředsedo vlády, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal předmětný materiál na svém jednání výboru, přičemž přijal jedno usnesení, které mění poměr zisku státu ve prospěch obecných rozpočtů. Jinak doporučil tisk spolu s tímto pozměňovacím návrhem ke schválení. Také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím jednu přihlášku, je to přihláška pana poslance Ludvíka Hovorky. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom krátce navážu na to, co jsem tady říkal již v prvním čtení.

Něco sice v tom návrhu je, ale ta podstatná doporučení se v návrhu zákona neobjevují.

Podrobně odůvodním potom v podrobné rozpravě. Ještě... Je to přednostní právo, pane předsedo? Děkuji za slovo.

V důvodové zprávě k tomuto zákonu je uvedeno, podle mne správně, že tento nový návrh zákona se nebude týkat spotřebitelských soutěží.

Pro jasnou implementaci a pro to, aby byl zcela zřejmý úmysl zákonodárce, navrhuji toto doplnění zákona. Věřím, že to není nic, co by nemohlo podpořit Ministerstvo financí, protože říkám, že to vychází z textu důvodové zprávy, jenom to doplňuji explicitně i do toho textu zákona. Děkuji. Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Chtěl bych se tímto současně obrátit na předkladatele, abychom v rámci garančního výboru po druhém čtení ještě mohli tuto záležitost projednat na rozpočtovém výboru, kde tedy členové rozpočtového výboru měli možnost se s tímto dokumentem seznámit. Vzhledem k tomu, že distribuce tohoto dokumentu probíhala až na poslední chvíli a je to poměrně obsáhlý a pro mě to byl velmi složitý dokument plný řady právních obratů, tak bych rád, kdybychom na toto téma mohli ještě probrat věci na rozpočtovém výboru.

Z odpovědi Evropské komise na způsob, jakým byly tyto výtky zpracovány, mám však poněkud pochybnosti, že Ministerstvo financí v několika ohledech možná připomínky Evropské komise nezohlednilo a slučitelnost návrhu zákona o hazardních hrách s evropským právem tak možná nadále přetrvává. Například v případě omezení dotace hráčských účtů byla Evropská komise v důsledku postupu Ministerstva financí nucena výslovně uvést, že nadále trvá na svém názoru, že se jí takové opatření jeví jako neopodstatněné. Nechci z toho dokumentu nijak mnoho citovat, protože říkám, nevím teď přesně v tuto chvíli, co z něj vlastně mohu uvádět. Dále bylo uvedeno, že bude i nadále monitorovat situaci, pokud jde o vydávání obecně závazných vyhlášek, jelikož existují důkazy o tom, že veškeré problémy v této oblasti nebyly dosud vyřešeny. Já si myslím, že opravdu je zapotřebí, abychom se tímto materiálem zabývali ještě podrobně znovu na půdě rozpočtového výboru, tak abychom zde neporušovali nějaká pravidla vyhrazeného režimu. Očekávám, že k tomuto dojde a budou tam tyto věci vysvětleny, protože když jsem se s tím materiálem seznámil, a já jsem si ho několikrát pročítal a opravdu to není jednoduchý materiál z hlediska odborné terminologie, nenabyl jsem úplně takového přesvědčení, jak to bylo prezentováno, že všechno je v této věci vyřešeno, a byl bych rád, kdyby na toto téma pokračovala diskuse na půdě rozpočtového výboru.

Proto očekávám ještě odbornou diskusi v rámci třetího čtení, kdy jednotlivé poslanecké kluby velmi zváží, k jakým pozměňovacím návrhům dají své kladné stanovisko a k jakým ne. Děkuji. Děkuji. Zeptám se pana ministra a pana zpravodaje, zda si přejí závěrečné slovo po obecné rozpravě. Pane ministře?